Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

Ministerstvo dopravy podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad dne 20. dubna, to znamená včera. V případě negativního stanoviska ÚOHS vypíše Ministerstvo dopravy nový tendr na poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4. Nadále však pokračuje projektová příprava dle schváleného harmonogramu. Takže já jenom bych k tomu chtěl dodat, pevně věřím, že jsme v našem rozkladu velmi vysvětlili, proč požadujeme kvalifikaci, že by tento poradce státu měl opravdu nás tím procesem provést správně. Co se týká jeho kvalifikace, prostě my potřebujeme mít někoho, kdo má zkušenost s dobře odvedeným projektem. Jsou tady v České republice tyto subjekty, které radily například na Slovensku nebo i v jiných zemích, takže si myslím, že by to zásadní problém být neměl. A já pevně věřím, že orgán dohledu z Brna posoudí náš rozklad a že věci vyhoví, protože je potřeba, abychom pokračovali. Takže já tu celou situaci nevidím nijak tragicky. Co se týče té délky, my jsme velmi zvažovali, zdali celý úsek udělat najednou, nebo ho udělat po částech. Pak jsme se rozhodli z dobrých důvodů, že to bude ve dvou částech. Těch 30 km není důvod, proč by se neměla vypsat takováto soutěž.

Dokonce máme konkrétní nabídku a spíš požadavek z Evropské komise, zdali bychom nechtěli pro tento projekt použít i spolufinancování veřejného sektoru skrze tzv. Junckerův balíček.

K té poslední otázce.

Je to záležitost toho, že mýto se bude vybírat samozřejmě standardním způsobem a koncesionář dostane dohodnutou platbu na základě toho, jak je ta komunikace spolehlivě v provozu. Pokud tam budou probíhat úpravy, rekonstrukce anebo nějaké opravy, tak to jsou věci, kdy placeno nedostane. My si myslíme, že celý projekt je velmi zajímavý zejména vzhledem k tomu, jaké při otevírání obálek na PPP projekt obchvat Bratislavy byly dosažené ceny. A myslím si, že jsme v té správné době, kdy PPP projekt a jeho zkušenost by byly velmi přínosné pro další rozvoj dopravní infrastruktury a pro Českou republiku. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, o vaši doplňující otázku. Já bych byl moc rád, kdyby to vyšlo.

Tlačili na ně. Snažili jsme se tady k tomu dát i podporu ve Sněmovně. Bohužel to nevyšlo.

Děkuju. Já bych rád doplnil. My samozřejmě připravujeme. Já jenom chci říct jednu záležitost. My pokud chceme evropské peníze na ty projekty, tak se pravděpodobně zopakování těch EIA nevyhneme. Spíš je jiná otázka, zdali existuje nějaký mechanismus, kdy při tom, kdybychom použili národní peníze, tak bychom tu EIA nemuseli opakovat. Z právního pohledu je faktem, že EIA je platná, a my bychom případný soud i ve Štrasburku vyhráli. Problém je, že by nás to stálo ty finance, o které nám jde teď především.

Přikročíme k 19. interpelaci. Paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci budoucnosti dětských domovů. Prosím, paní poslankyně.

Zároveň má být omezena možnost umisťování dětí do těchto zařízení. Věková hranice, dokdy dítě nebude moci být umístěno, má být do jednoho roku věku dítěte, pak do tří a nakonec do sedmi let věku s tím, že pokud by umístění bylo nezbytně nutné, tak maximálně na dobu jednoho měsíce. Co s těmi dětmi bude potom? Všichni bychom si pochopitelně přáli, aby každé dítě vyrůstalo ve své rodině, a pokud to není možné, tak v rodině náhradní. Bohužel ne vždy je to realizovatelné. Kam tedy půjdou? Na ulici? Pokud jde o sjednocení pod jeden resort, současná roztříštěnost do tří resortů, ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí a MŠMT, má v tomto případě své opodstatnění vzhledem k jejich zdravotnímu, psychickému stavu, potřebám dětí, k rozdílným podmínkám, z nichž přicházejí. Jediný úřad nemůže komplexně pojmout zdravotní, sociální a vzdělávací problematiku. Dětské domovy mají funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Pracují zde speciální pedagogové. Chci se proto zeptat, zda souhlasíte s přechodem pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A konečně, jak se stavíte ke stanovení věkové hranice. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Dvacátou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat přítomnou paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci platů v sociálních službách.